Ano, dnes je potřeba si řečníky hýčkat.

Toť vše. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jak vy, ale já jsem rozuměl pouze tomu, že máme schválit.

Já ještě nevím. Jste pro, nebo proti? Pan ministr je pro, ale neřekl nám, co to je. Já zase nevím. A myslím, že máme napsané, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština.

Co se stane, když nevyslovíme souhlas s ratifikací? A tak podobně. Takže se ptám vlastně, co ty pojmy znamenají, proč je máme omezovat, kdo to vymyslel, kdo to projednal v České republice kromě Poslanecké sněmovny. Možná ctihodná horní komora to už schválila, to je možné. Děkuji panu poslanci.

Prosím, pane zpravodaji. Jenom stručně moje poznámka.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Pan předseda Stanjura se hlásí. Prosím, pane předsedo.

Ale jsem překvapen.

A ten argument... Zkuste nám odcitovat z té rozpravy, bezesporu vysoce odborné na plénu v prvním čtení. Já to klidně najdu.

Prosím, pane zpravodaji. To bych si vyprosil.

Děkuji za pozornost. Pan ministr, po něm pan předseda. Prosím, pane ministře. Nevím, co tady u někoho dneska, jestli jsou nějaké erupce na Slunci, nebo co tady někoho kouslo.

Obyčejně toto téma za Občanskou demokratickou stranu hovoří pan kolega Zahradník. Částečně už to tady padlo.

Proto se tyhlety protokoly a úmluvy z nich vyplývající schválily, to znamená, ony konkrétně se týkají té úmluvy, jednotlivých látek, je to třeba protokol o snížení emisí síry nebo jejích toků přes hranice států nejméně o 30 %. Je to protokol o omezování emisí těkavých organických látek, o dalším snižování emisí síry, protokol o těžkých kovech a další.

V zásadě byl i dotaz na výboru velmi nízkého počtu ratifikací od roku 2009.

Samozřejmě jsme se intenzivně jako Ministerstvo životního prostředí zabývali také dopady i na Českou republiku. Provedli jsme třeba analýzu údajů, které ohlašují provozovatelé dotčených zdrojů znečišťování, s ohledem na možnosti plnění stanovených emisních limitů. Došli jsme k závěru, že nebyl identifikován zdroj, který by tyto požadavky nebyl schopen plnit. Takže v této chvíli mohu říct skutečně s plnou vážností, že tady nehrozí nebezpečí, že by Česká republika nějaký z těch parametrů neplnila. Jestli takto stačí.